Hlasování pořadové číslo 107, přihlášeno 191 poslanců, pro 62, proti 4.

Dobře, budeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování.

Já vám děkuji a konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. A končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, kteří prezentují většinu této Sněmovny, navrhuji vyřadit všechny doposud neprojednané body 54. schůze, následně předsedající ukončí 54. schůzi. Prosím hlasovat. Já o něm nechám bezprostředně hlasovat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?